Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 46, přihlášeno 99, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?